A to prostě není špatně.

Děkuji. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji došlé omluvy.

Děkuji, pane předsedající.

Nicméně i tak ty informace, které jsou projednávány opakovaně na řadě mezinárodních fór, poukazují na řadu válečných zločinů, kterých se dopustily obě strany.

V tomto směru myslím, že objektivita není vybrat si jenom jednu stranu.

Děkuji za pozornost.

Plně s vámi souhlasím, protože ano, mluvit o této věci by měl ten, kdo má informace z obou stran konfliktu.

Opakovaně! Poté jsem byl na té druhé straně konfliktu, kde jsem viděl ty věci.

Protože nebudeme první stát, který tam prostě byl.

Já jsem si žádné pocty nevyžadoval.

Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Lipavského. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zareagovat na to, co říkal pan poslanec Ondráček. To asi není tak úplně práce pro pana ministra zahraničí, aby Poslanecká sněmovna vysílala delegace do neuznaných republik, do loutkových států.

A rozhodně poslanci nebo ústavní činitelé České republiky, pokud cestují na Ukrajinu, tak tam mají cestovat se souhlasem a na pozvání ukrajinské vlády.

Takže také faktická poznámka pana ministra. Co se týče skutečně tématu interpelace, mohu jenom konstatovat a zopakovat, že Ministerstvo zahraničních věcí materiálně a finančně Branné oddíly mládeže nepodporovalo.